bere na vědomí, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny obdrželi osvědčení o nabytí mandátu poslance; konstatuje, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny byli platně zvoleni. Děkuji. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Navrhuji, abychom Informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců vzali na vědomí.